Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v našem jednání. Nejprve přečtu omluvy.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Pro pořádek říkám, že jsme otevřeli všeobecnou rozpravu. Ano, děkuji.

Děkuji. Pouze zopakuji to, co jste říkal.